Ministerstvo? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno je 188 poslanců a poslankyň, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrhy.

Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Teď prosím další návrhy.

Pokud by někdo chtěl... Samozřejmě hlasujeme ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko garančního výboru prosím. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dalším návrhem to jsou ty, které nám zbyly, které se týkají například účinnosti.

Prosím stanovisko výboru. Děkuji. Kdo je proti?

Teď už jenom zbývá hlasovat návrh zákona jako celek.